A tady ta naivní představa pana poslance Votavy, když vezmeme zákonem některému segmentu trhu zisk nebo část zisku, že se nepokusí tu samou část zisku získat tam, kde ten prostor necháme. Tak proč vstupujete zákonem a chcete regulovat odvětví, kde jak vy sám říkáte, funguje silná konkurence? Každý si může dojednat i v rámci konkurenčního boje obě dvě věci, které navrhuje, individuální ve smlouvě. A že existují takové dohody, to přece víme oba dva.

A protože ten trh skutečně funguje, je silný, proto ty smlouvy takové vznikají a není žádný důvod do toho vstupovat. A proto ho budeme regulovat? To nemá žádnou logiku.

Děkuju za slovo, pane předsedající. Nejprve je třeba zdůraznit, že rozšíření dohledu České národní banky je návratem k původnímu návrhu Ministerstva financí, protože ještě do září 2015 dohled nad ilegálními poskytovateli půjček v návrhu zákona byl. Dále bych ráda uvedla na pravou míru teze o tom, že Česká národní banka nemůže dohlížet na takzvané ilegály.

Jednu větu. Ale pokud máme milion lidí v exekuci, tak je zřejmé, že takto zoufalého jednání se mohou dopouštět statisíce lidí, kteří nakonec nezaplatí, a zaplatí to místo nich daňoví poplatníci. Stále faktické poznámky. Děkuji za slovo. Pan ministr říkal, že soudy už rozhodují.

Protože, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, ne každý člověk má armádu právníků, brilantních právníků, kteří jsou schopni se soudit třeba s půl republikou.

Je to věc, která si myslím, že je naprosto rozumná. A opět bych tímto způsobem požádal o podporu našeho pozměňovacího návrhu.

Nepostavil jsem to militantně. Ale říkal jsem, že to je v jiných zemích.

A to není podle mě úkol České národní banky. To není opravdu ten hlavní spor v tomto návrhu zákona. Tak neříkejme dohled, ale říkejme boj.

Žádné další faktické poznámky nemám. Slovo má pan zpravodaj. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Mám dvě části svého příspěvku, který bych chtěl zde říci.

V minulých dnech došlo k dohodě po nějakých jednáních mezi panem předkladatelem a Ministerstvem financí a pozměňovací návrh G4 lze řešit následující legislativně technickou úpravou, kterou přečtu a se kterou jak pan předkladatel, tak Ministerstvo financí souhlasí.